Jak říkala tady paní ministryně, ta opatření se budou spíše zkracovat než prodlužovat. To znamená, že dopad do státního rozpočtu bude zanedbatelný.

Takováhle žena nedostane nic, ani korunu. To je právě díky tomu pozměňovacímu návrhu, který jste tady minule přijali.

Děkuji vám za pozornost.

Nemá zájem. Můžeme tedy přistoupit k rozpravě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my podpoříme ten senátní návrh samozřejmě, i pokud nebude přijat, tak podpoříme i ten vládní, protože ta změna je dobrá, protože prodlužuje kompenzační bonus i pro to další období. Takže rozhodně nenastane to, co se stalo u novely MOJE daně. Každopádně mám za to, že senátní verze je výrazně lepší, protože odstraňuje jeden z největších problémů toho stávajícího systému, a to je nulová tolerance u souběhu se zaměstnáním.

Senát tam navrhuje hranici 10 tisíc. Za nás to je přijatelný kompromis. Třeba na úrovni minimální mzdy nebo na hranici půl úvazku.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Jenom je škoda, že jsme to nemohli tam prosadit jako opozice daleko dřív, že zbytečně o tom jednáme potom se zpožděním.